A o nic jiného tady nejde.

Kam až dotekly, kdo měl kolik procent na byznysu s testy? Kdo měl kolik procent na byznysu s ochrannými pomůckami?

Můžete mi vysvětlit, jak to chcete za tři měsíce stihnout?

Jak říkám, já jsem nebyl příliš aktivním členem vyšetřovací komise k OKD, protože opravdu většina těch informací tam byla takových těch veřejně dostupných, navnímaných.